I tento návrh prosím, aby uvedl pan ministr vnitra Milan Chovanec. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel...

Prosím, chvilku se nedívejte .

Dovolte mi tedy, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech a další související zákony.

Návrh části, který obsahuje novelu zákona o evidenci obyvatel, rozšiřuje a zpřesňuje údaje uvedené v informačním systému evidence obyvatel a v registru rodných čísel.

Toto ustanovení umožní využít fikci doručení a pomůže zefektivnit doručování podle všech procesních a právních předpisů České republiky. V částech návrhů týkajících se novel zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech se kromě úpravy přístupu k údajům v jednotlivých evidencích navrhuje sjednotit právní úpravu pro podání žádosti o vydání těchto osobních dokladů.

Návrh obsahuje kromě výše zmíněných novel zákonů i novely dalších zákonů, u nichž se především rozšiřuje okruh subjektů využívajících údaje z jednotlivých informačních systémů. Je nezbytné, aby návrh zákona byl přijat co nejdříve vzhledem k ukončení výroby osobních dokladů podle stávající smlouvy do konce roku 2015, odstávky jejich výroby a přechody na výrobu osobních dokladů v souvislosti s novelou, kterou předkládáme. Dovoluji si vás proto požádat, Poslaneckou sněmovnu, o zkrácení lhůty ze 60 na 30 dní, což ještě uvedu v rozpravě. Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo a nyní prosím pana zpravodaje pro první čtení, jímž je pan poslanec Jan Klán, aby uvedl tento návrh zákona. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já se omlouvám. Děkuji pánům poslancům. Prosím i debatující napravo.

Pan ministr zde obšírně přednesl své úvodní slovo, ve kterém shrnul řadu věcí, kterým se tato novela věnuje. Já jako zpravodaj jeho slova potvrdím a ještě rozšířím o další náležitosti, které jsou v tomto návrhu zákona uvedeny. Rovněž se pana ministra zeptám na určité nesrovnalosti, a to ve všeobecné rozpravě. Nejpodstatnější změny nás čekají v zákoně o evidenci obyvatel, zákoně o občanských průkazech a cestovních dokladech. Rovněž dojde ke změnám v oblasti správních poplatků, jak již zde řekl pan ministr. Výslovně bude zakotveno, že spolu s nabytím či pozbytím státního občanství České republiky se do informačního systému evidence obyvatel zapisuje rovněž datum nabytí či pozbytí státního občanství České republiky, čímž dojde ke zpřesnění současné právní úpravy. Dále pak bude i v případě českých státních občanů, kteří vedle českého státního občanství disponují či disponovali i dalšími státními občanstvími, vysloveně uvedeno, že se zapisuje datum nabytí a pozbytí i těchto jiných státních občanství. Protože však v těchto případech není vždy možné z dokladů doložených takovou osobou prokázat přesné datum, ke kterému k nabytí či pozbytí jiného státního občanství došlo, bude výslovně stanoveno, že se tento údaj zapíše do informačního systému pouze v případě, kdy je toto datum známo. Nově se navrhuje vést v agendovém informačním systému evidence obyvatel údaj o rodném příjmení u fyzických osob, které jsou matkou, otcem, partnerem, partnerkou, dítětem, manželem nebo manželkou občana. Na základě rodného příjmení dochází ke ztotožňování fyzických osob a je tak umožněno odstraňování nesouladů, které mohou vzniknout v případě, že se ve zmíněném systému tento údaj nepovede. Důvodem je skutečnost, že na rozdíl od příjmení se rodné příjmení nemění. Navrhuje se, aby občanovi, který podal žádost o zprostředkování kontaktu s jiným občanem, a tento kontaktovaný občan zemřel, popřípadě byl prohlášen rozhodnutím soudu za nezvěstného nebo mrtvého, byla oznámena také tato skutečnost. Dosud bylo možné uvedenou skutečnost sdělit pouze osobě blízké. Rovněž se navrhuje umožnit občanovi napsat důvod, proč chce zprostředkovat kontakt, a tento důvod se sdělí osobě kontaktované. Navrhuje se rozšíření pojmu místo trvalého pobytu. Návrh směřuje k eliminaci případů přihlášených dětí na ohlašovnách. Jednoznačně se stanoví postup při ukončení trvalého pobytu na území České republiky, na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí, případně na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy zmocněncem. Jedná se o plnou moc, která slouží ke konkrétnímu právnímu úkonu a podpisy na ní jsou úředně ověřené. Nově se stanovuje povinnost ohlašovnám, aby umožnily fyzickým osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny převzít oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.